Je tam žádost.

Myslím, že všichni víme, o čem hlasujeme.

Takže se vrátíme zpátky k zákonu o EET a s faktickou poznámkou vyzývám tedy pana poslance a předsedu ústavněprávního výboru Marka Bendu. Tak, vaše dvě minuty.

A je tady zájem o reakci. Já si dovolím v této věci zareagovat. Ale je to z toho prostředí, víte. Takže je to spíš taková ta záležitost, která se týká toho příslušného oboru. Zatím nemám další faktickou, takže se vrátíme do obecné rozpravy. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mě už předešel kolega Válek, stejně tak pan kolega Gazdík.

Takže děkuji za pozornost. Dobře. A nyní poslední přihláška do obecné rozpravy.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

První věc byly ty... Pan poslanec Plzák, tuším, k hovorovým výrazům.

Nicméně si myslím, že ten můj projev byl dostatečně věcný na to, aby se na něj dalo reagovat věcně.

Skutečně bych kolegové poprosil, abychom se tomu návrhu věnovali věcně a řešili ty moje námitky. Dále musím naprosto odmítnout to tvrzení, že jsem byl mimo téma. Já jsem rozhodně nebyl mimo téma. Tady vláda chce na sílu prosadit proti vůli celé opozice a svědomí části koaličních poslanců to je potřeba zdůraznit, že část současných koaličních poslanců podporovala naopak revizi EET i na úrovni té první a druhé vlny.

A co bych zdůraznil. Jsou tady tři zákony, které a bavíme se jenom o zákonech v prvním čtení. Ale jsou tady tři zákony, a ono jich je víc, ale jenom tři, které já osobně výrazně podporuji, můžou dávat další kolegové. Třeba možná zákon o poštách je také důležitý, ale já se tou problematikou podrobněji nezabývám, tak tady nebudu plédovat za zákon o poštách, který má také nižší pořadové číslo než EET, a možná by to bylo důležitější se tím zabývat, ale nerozumím tomu tak. Ale máme tady tři zákony.

Z toho důvodu já jsem se logicky ohradil. Sice se to týká Prahy, ale do té Prahy čas od času jede téměř každý a zlepšení té situace v Praze je závažný problém. A to je klíčová investice za 80 miliard korun.

Takže mně přijde nespravedlivé, že vláda tady tlačí zákon, který byl podán později, a místo toho, aby se šlo popořádku. Dále tedy ta námitka, že to nebylo k věci. To prostě není pravda. A za druhé, já jsem uváděl seznam problémů, které jsou pro českou společnost nesrovnatelně závažnější než EET.